Tolik tedy omluvy. Nyní tedy bych vás chtěl seznámit se závěry... Kolegyně, kolegové, prosím o klid. Budeme se věnovat pořadu schůze, tak věnujte pozornost tomu, na čem se shodlo vedení Sněmovny. Navrhujeme následující postup.

Kolegyně, kolegové, já opravdu prosím o klid.

A případně bychom pokračovali dalšími body z bloku prvních čtení. Toto je návrh, na kterém se shodlo vedení Sněmovny a předsedové jednotlivých politických klubů. Mám tady přihlášku pana předsedy volební komise, takže pan poslanec Kolovratník. Pane předsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne. Jménem volební komise prosím o pevné zařazení jednoho volebního bodu. Není to bod nový, je to bod, který už v programu schůze máme. Je to bod číslo 187 Návrh na volbu člena Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. My tady tento návrh už máme projednaný komisí a máme přijaté nominace. Jeden volební bod a je to bod číslo 187. O tom rozhodneme hlasováním. Ještě tady mám přihlášku pana poslance Kalouska.

Děkuji za slovo. Ten první bude zřejmě jednoduchý. Jako jeden z předkladatelů navrhuji vyřadit z programu této schůze bod 45, sněmovní tisk 166 Ústava České republiky.

Vím, s jakými obtížemi dosahovalo kompromisu o programu schůze, nicméně přesto.

A nevím, zda si Poslanecká sněmovna uvědomuje, že již teď jsme dvanáct dní v režimu nepovolené veřejné podpory, kterou zavinila vláda svou liknavostí, byť se v prosinci zavázala k tomu, že k 1. červenci v tomto režimu nebudeme.

Myslím si, že jsme pak připraveni ho projednat velmi rychle, budouli tady oba dva majetkově zainteresovaní ministři. V okamžiku, kdy bychom ho projednávali dnes, obávám se, že efektivita našeho jednání by prudce klesla.

Je to tedy protinávrh proti návrhu z grémia.

Zeptám se, zdali ještě někdo si přeje vystoupit k pořadu schůze.

To znamená, nejprve bychom hlasovali o tom, že bod 223, který je pevně řazen jako čtvrtý bod dneška, by byl pevně zařazen na zítra jako první bod po polední přestávce.